Děkuji.

Můžeme tedy hlasovat... schválili jsme, pardon, schválili i účinnost v rámci legislativně technických úprav, jak byla načtena ve třetím čtení, návrh pod písmenem B6 se tak stává nehlasovatelný. A můžeme se dostat k předposlednímu hlasování tohoto tisku, pozměňovací návrh pod písmenem A.

Všechny ostatní návrhy jsme dneska hlasovali ve znění tohoto pozměňovacího návrhu. Stanovisko ministra?

Tak, pane poslanče, vy k hlasování?

Pane předsedající, já jenom, kolegové, kolegyně, omlouvám se. Hlasovala jsem pro, na sjetině mám zdržela se. Ještě k hlasování, pane poslanče?

Děkuji za slovo. U hlasování číslo 112 jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se.

Takže moment, počkáme na kontrolu hlasování.

No tak teď řešíme... Takže okamžíček.

Takže stihli jste.

My jsme přesvědčeni o tom, že ten návrh, který teď tady máme před sebou po tom hlasování, které prošlo, je absolutně vykostěný. Chybí tam to, proč jsme tady byli a proč jsme doufali, že ten zákon projde, to znamená ta teritorialita, že se uleví a postaví se do rovna ti, kteří dluží, vůči těm, kterým dluží, že tady budou vyrovnané šance, občané budou moci přistoupit k vyrovnání svých dluhů a dostanou se z té šedé zóny, tak jak bylo tady deklarováno. Mrzí nás, že tady vlastně už dva dny debatíme obsáhlými debatami, co je výhodnější pro dlužníky, jak postupovat, jak jim ulevit, a nakonec v závěrečných hlasováních se ukáže, že vše byla mystifikace, vše byla mnohdy jenom zástěrka tomu, aby zůstal zákon, tak jak je doposud.

Děkuji za slovo.

Ten posun je úplně minimální, ale máme tady Senát a já doufám, že ze Senátu nám vrátí zákon v takové podobě, o které bude smysluplné hlasovat.

Bylo toho hodně málo, dokonce si troufám říct, ještě méně, než bylo předloženo ve vládním návrhu, za kterým jsme stáli. Bereme si 10 minut pauzu na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie.